Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Protože byl návrh přijat, můžeme přistoupit k dalšímu hlasování.